Kdo je proti? Hlasování s pořadovým číslem 109, bylo přihlášeno 150 poslanců, pro hlasovalo 70, proti 71. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh pana poslance Síly na zařazení nového bodu s názvem Neúnosné čekací doby na vyšetření ve zdravotnictví. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze?

Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Ožanové na zařazení nového bodu s názvem Postupy v digitalizaci, rozbor indexu digitální ekonomiky a společnosti. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Dalším návrhem je návrh pana poslance Kobzy na pevné zařazení zařazeného sněmovního tisku 16 o státních svátcích, a sice aby tento bod byl zařazen jako druhý bod dnešního jednání.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh pana poslance Kobzy na pevné zařazení sněmovního tisku 13, lesní zákoník, jako třetího bodu po pevně zařazených bodech.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?